Já bych rád věděl, kam to šlo tedy konkrétně. To, že vláda nevěděla, že bude inflace. Vždyť v tiskové zprávě Českého statistického úřadu se píše, že skončil energetický tarif. Takže věděli, že jim to skočí. Přesně to věděli, že to tak je.

A já nechci se tady bavit o té ústavnosti, neústavnosti, já myslím, že to je úplně jasné.

Proč? Ale to nejsou úředníci, ale to jsou hasiči, policisté, vojáci, učitelé, lékaři a tak dále. A argumentuje se tím poměrem, nevím, tady je 61 něco. Ano, je pravda, a my taky říkáme, že to není problém jenom, že důchodci nedostanou, co jim patří, to je problém toho, že vy jste totálně impotentní řešit inflaci. A já to znovu zopakuji.

Všechno.

Vyřešeno. Ale já nechápu, proč to nechcete.

Je to otázka obchodního jednání.

A naši důchodci nebudou mít takové náklady.

Takže to taky není argument, že to zkrátka nefunguje.

Nechápu to.

No tak to nemůže vědět, protože nikdo neví, jak to bude.

Nazývat důchodce hospodářskou škodou, to je absolutně skandální. Stále to opakují všichni a je to zkrátka nesmysl. A já mám k tomu čísla. Můžeme se podívat na nárůst příjmů veřejných rozpočtů. Tento rok a ještě znovu zopakuji, aby to občané věděli, když se vyberou daně, pak se rozdělují mezi samosprávu, mezi stát takzvaným rozpočtovým určením daní. Za naší vlády jsme navyšovali ve prospěch samosprávy, ve prospěch obcí a měst a krajů, a to jsou ty takzvané veřejné rozpočty.

Proto tady... Já mluvím čísla. Já mluvím konkrétně.